Pane místopředsedo, dámy a pánové, nacházíme se v Poslanecké sněmovně, která je svým způsobem výjimečná.

Třicet dnů odpovědnosti. Za třicet dnů nemusí na té nejvyšší židli sedět. A bavíme se o tom, že tento primátor je odpovědný za kolektivní rozhodnutí zastupitelstva a rady. Primátor musí podepsat každý dokument, který zastupitelstvo či rada odsouhlasí, pokud nemá podezření z trestné činnosti a nezdůvodní na příštím zasedání zastupitelstva daného města. Je potřeba si uvědomit, že primátor je v nejméně výhodné situaci ze všech zastupitelů jednotlivých měst. A co se týče pana Svobody, já jsem s ním jednal několikrát. Bavili jsme se koneckonců i o tomto systému, protože každé z větších měst má problémy s dopravou, s městskou hromadnou dopravou a musí ji řešit. A musím říct, že jsem přesvědčen o tom, že nemůže Poslanecká sněmovna vydávat Policii České republiky lidi, aby byli kriminalizováni za kolektivní rozhodnutí orgánů svých měst. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Toto je ta věcná stránka.

Co to ale znamená? Znamená to, že jsme to vyhodnotili jinak, než to udělaly orgány činné v trestním řízení.

Co mají společného?

Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

A chtěl bych říci svoji zkušenost.

A ta vlna zvedla určitou aktivitu orgánů, která pomohla této společnosti ukázat nepravosti a ukázat ty věci v té pravé nahotě. Pomohla taky různým hnutím, stranám popř. iniciativám se dostat k určité politické moci.

Ale co tady tato zákonodárná Sněmovna měla udělat, je, nastavit mantinely. To byla naše úloha. Proto mě taky mrzí, že zde není ministr spravedlnosti, který by měl slyšet tyto názory a měl by iniciovat správné návrhy zákonů, které by usměrnily jak činnost státních zástupců, tak ale i soudců. Ono už to tady také zaznělo, že to nejsou lidé bez zodpovědnosti, jak my je vnímáme. Jenom proto, že někoho jmenuje prezident, není přece bez zodpovědnosti za výkon své práce. Jak dlouho se tady bavíme o nějaké té soudcovské zodpovědnosti, o nějaké samosprávě v jejím vnitřním uspořádání, ať nezasahujeme jako zákonodárci do moci soudní. To jsou všechno věci, které tady dlouhodobě jsou, ale jakmile skončí ty debaty ohledně vydávání, a většinou se to vždycky točí kolem vydávání někoho, tak to se usne, protože se nám příliš nechce do té zastavěné oblasti neboli minového pole práva vstupovat. Já tady chci hovořit o tom, a tady to také zaznělo je obrovské množství starostů, zastupitelů, kteří jsou trestně stíháni. Možná mají tu smůlu, že nemají imunitu.

A účelově trestní stíhání jsem také zažil, podání podnětu, aby orgány činily a mohly diskreditovat někoho, aby se musel očišťovat. Tyto věci asi tady všichni známe. Ale my tady máme rozhodovat o dvou případech, každý je trošku jiný, ty markanty tady jsou zřejmé, jedno statutární město, hlavní město, druhé malá obec se svými problémy.

A všichni ti ostatní zastupitelé, řadoví starostové, prostě mají smůlu a to martyrium si museli projít. A měl jsem možnost se bavit se starosty, kteří si to prošli. Zase vyčítám ministru spravedlnosti, že běžný případ trval pět šest let.

Ono je to docela problém prokazovat tyto záležitosti. Mířím k tomu, že je pro mě těžké jako právnímu laikovi posoudit konkrétní případy.